Podle studie EURISLAM, což je projekt na měření začleňování muslimů do evropské společnosti, považuje tradiční právo šaría, které považuje bití žen a perzekuci všech jinověrců za normu, za důležitější než zákony evropské země, kam imigrovali. Stejný výzkum také konstatuje, že tři čtvrtiny evropských muslimů jsou přesvědčeny, že existuje pouze jediná správná interpretace koránu, která by měla platit pro všechny muslimy. A konečně průzkum uvádí, že 60 % evropských muslimů preferuje návrat k islámským kořenům. Imigrantům, kteří nerespektují naše zákony, azyl prostě dávat nesmíme. Závěrem mi dovolte konstatovat, že k předloženému pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě doplním krátkou legislativně technickou úpravu. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji a prosím dalšího přihlášeného a tím je pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom krátkou poznámku. Protože jestliže v Německu zpřísňují azylový zákon, my ho zmírňujeme, rozumím, že je to velice aktuální záležitost. Ale půl roku na to, aby se člověk naučil česky, pokud přichází z destinace, která nám není nikterak kulturně příbuzná, je problém. A ten problém se může projevit velmi vážně i v pracovním procesu.

A já nechci zpochybňovat, že náš pracovní trh není schopný je nasát, protože máme 105 tis. volných pracovních míst.

Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu předložil souvislosti s mým pozměňovacím návrhem, který je uvedený pod písmenem G4, pro případ jeho přijetí následující legislativně technickou úpravu, a to po dohodě s legislativně technickým odborem zde ve Sněmovně.